Druhý návrh obsahuje odebrání 4 miliard korun z položky Dotace na obnovitelné zdroje energie z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu a jejich přesunutí do rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, konkrétně do specifického výdajového ukazatele Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče.

Totéž platí i o dávkách pěstounské péče.

Jde o rozpočtovou položku, která je trvale podfinancovaná a prostředky v ní alokované často docházejí již dlouho před koncem příslušného kalendářního, respektive finančního roku. O to více to platí v době rychle rostoucí inflace a cen drtivé většiny zboží a služeb a provozních výdajů těchto zařízení sociálních služeb. Za druhé, o navýšení o 450 milionů korun na platy zaměstnanců v pracovním poměru, vyjma zaměstnanců na služebních místech.

U těchto zaměstnanců přes velký nárůst pracovního vytížení v uplynulých letech již téměř dva roky nedošlo ke zvýšení jejich tarifních mezd. A za třetí navrhuji navýšení o 3 miliardy korun na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě. To nemá v současné situaci s ohledem na růst inflace a na to, že více než rok nedošlo ke zvýšení mezd těchto zaměstnanců, opodstatnění a je to nedostatečné.

A v posledním, pátém návrhu se jedná o převod také 100 milionů korun z již zmíněné položky Dotace na obnovitelné zdroje energie do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí a konkrétně na dávky osobám se zdravotním postižením. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji paní poslankyně. Další vystoupí paní místopředsedkyně Dostálová a připraví se pan poslanec Kott. Děkuji za slovo, pane předsedající.

V návrhu rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj je v kapitole Podpora bydlení 15 milionů korun, takže je jasné, že s 15 miliony korun toho pan ministr Bartoš opravdu moc nezvládne. Tak bych byla velmi ráda, abychom se shodli na tom, že podpora bydlení je prioritou nejenom této vlády, ale celé Poslanecké sněmovny, protože v této době, kdy je jasné, že na vlastnické bydlení opravdu skoro nikdo nedosáhne, zejména z mladých lidí, je potřeba se zaměřit na nájemní bydlení a družstevní bydlení. A jestli hledáme nějaký způsob, který by byl rychlý, levný a v podstatě okamžitě řešitelný, tak je to skutečně dotační program na vyřešení vícegeneračních domů. Spousta našich seniorů bydlí ve vícegeneračních domech a oni by velmi rádi ty svoje domy upravili například na dvě samostatné bytové jednotky. Nepotřebují k tomu moc, potřebují, aby měli zdroje na to, že budou samostatné vchody, a na samostatné sociální zařízení v každém bytě. Proto si dovoluji navrhnout, aby se posílila kapitola Ministerstva pro místní rozvoj na Výdaje podpory bydlení o 300 milionů korun na úkor Všeobecné pokladní správy, to znamená souhrnný ukazatel Výdaje, Vládní rozpočtová rezerva, o částku 300 milionů. Také děkuji.

Vážený pane ministře, páni ministři, milé kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím opět navrhnout pozměňovací návrh, který je v systému veden pod sněmovním dokumentem 1631.

Současně dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona včetně příloh.

Chci dodat, že není to tak, že by v podstatě ty spolky čekaly se založenýma rukama, až dostanou finanční prostředky pouze ze státního rozpočtu. Dochází nebo určitě teď už dochází a v příštím roce to bude asi zřejmé, že dojde k navýšení členských příspěvků v jednotlivých organizacích, ale přesto finanční pomoc ze strany státu se jeví jako nevyhnutelná.